Já tu otázku otočím. Nebýt tohoto nápadu, už dneska mohl mýtný systém provozovat někdo úplně jiný.

A nejenom tedy kdo, ale taky kdy a jakým způsobem to odargumentoval, to by mě fakt zajímalo. Protože do té doby, než vláda přijala dané usnesení, neexistovala žádná studie ani žádná potřeba výkonové zpoplatnění rozšiřovat o další úseky. Děkuji za dodržení času. Přečtu omluvu.

Mám tady tři faktické poznámky.

A střih do této doby.

Proč? Děkuji. To se povedlo. Vaším prostřednictvím.

Viděli jste tu smlouvu? Tu geniální smlouvu uzavřenou panem Šimonovským?

O tom bylo to jednání, o poskytnutí součinnosti. Děkuji.

A kolik jich bylo. Takže to je to, co by zde mělo být vysvětleno zcela jasně a jednoznačně. A já bych si ještě dovolil zareagovat na pana poslance Juříčka, který mluvil o tom, že pan poslanec Faltýnek zaznamenal velké úspěchy. Ale díky komu jsme se o těch velkých úspěších dozvěděli? S faktickou poznámkou pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.

Byly různé návrhy politických stran, to jsme na koaliční radě krajů.

Pokud máte problém to najít, tak asi stačí se podívat, předpokládám, do archivu jednání vlády nebo požádat Úřad vlády.

A stále vám uniká ten obsah. Děkuju. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan Faltýnek se připravil, odpověděl na část těch dotazů. Ale pan Ťok vůbec nepřišel. Ten zvládl přiletět ze zahraničí, nebo kde byl, vyčinit náměstkovi, že mu dal pozitivní stanovisko na zrušení biopaliv, přepsat tohle stanovisko, nahrát ho do systému a zase se ztratil.